Děkuji, pane ministře. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Koníček. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, ono je to trošku ještě složitější.

Tento týden se na webu Ministerstva financí objevila studie se stejnou verzí, stejně nazvaná, ale ta má jenom 185 stran.

Ale Generální finanční ředitelství v dubnu minulého roku uzavřelo smlouvu se Státní pokladnou Centrem sdílených služeb na 41 mil. korun bez daně. Pane ministře, jestli potom i ostatní údaje uvedené v té studii budou navyšovány ve stejném poměru, tak potom důvodová zpráva k tomu zákonu, kterou jste nám předložil, a nějaké vyčíslení nákladů prostě budou jenom hausnumera.

A pozor!

Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kučera, poté pan ministr financí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes máme takový smířlivý průběh jednání.

Nicméně bych se chtěl zeptat pana ministra Babiše víceméně na dvě věci.

Ty rozpory jsou jasné, upozorňoval na ně už dnes pan poslanec Koníček.

Nicméně důvodová zpráva je poměrně ve stejném časovém úseku jako studie BDO. Buď v té studii, anebo v důvodové zprávě.

Pan ministr financí.

Prosím, máte slovo. Pan Kučera nezklamal. Včera jsem tady nebyl a ráno jsem cvičil, tak jsem se díval na vaše vystoupení, tak jste jmenoval moje jméno asi čtyřikrát. A zítra bude zase třetí čtení, to už trvá 1800 minut.

Někomu záleží, aby ti, kteří podvádějí na daních, aby to nefungovalo. Aby to nedopadlo. Proto děláte i obstrukce. Takže já budu strašně rád, nevím, co vám chybí, panu Koníčkovi, všechno dodáme. Zítra máme zase čtení, zase tady strávíme celý den o ničem, zase budeme dokola opakovat ty lži, ty demagogie, jak je to tady zvykem.

A snižujeme daně. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji. Já jenom technicky. Požádal nebo poprosil bych pana ministra financí, aby věcně odpovídal a nechal si ty svoje politické agitky pro svoje noviny. Poprosím k mikrofonu pana poslance Koníčka, taktéž s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

Všichni jsme tady slyšeli, teď dvakrát to opakoval: Žádná smlouva uzavřena není. Pane ministře, já mám smlouvu o dodávce a implementaci aplikace elektronická evidence tržeb uzavřenou mezi Českou republikou, Generálním finančním ředitelstvím a Státní pokladnou Centrem sdílených služeb. A vy tady na mikrofon v Poslanecké sněmovně řeknete, že žádná smlouva uzavřená není!